Už končím, poslední věta.

Takže já si velmi vážím všech těch a dívám se jak napravo, tak nalevo všech těch, kteří zvednete ruku pro variantu ve znění Poslanecké sněmovny, protože okamžitě Finanční správa, jakmile to podepíše pan prezident, pokud to dnes projde, začíná vyplácet peníze. Děkuji vám za podporu.

Děkuji za slovo.

Ale prosím, i kdybyste měla tisíckrát pravdu znovu opakuji, nechci vést ten právní spor ale byl to jediný důvod, váš právní výklad, proč to musí být ze sdílených daní, kdyby tohle byl skutečně ten jediný důvod, tak vám nedělalo sebemenší problém včera podpořit alespoň návrh usnesení vašeho koaličního partnera pana poslance Veselého a říct ano, já jsem po právní stránce neměla jinou možnost než sáhnout do sdílených daní, tedy do autonomních příjmů obcí, ale samozřejmě to při nejbližší příležitosti těm obcím budu kompenzovat. Děkuji, pane poslanče Veselý, za váš návrh, který všichni podpoříme, a také to těm obcím během několika týdnů vykompenzujeme. Pak bych vám věřil, že nám to tady lidsky a pravdivě říkáte.

Ještě než se ujme slova, konstatuji došlé omluvy.

Děkuji za slovo. Hezké dopoledne ještě, pane předsedající, pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, poslanci. Také děkuji za tu velkou, důležitou a košatou rozpravu, děkuji za všechny podněty, které tady zazněly a zastávaly se nejen senátního návrhu zákona, ale i rozpočtu měst, obcí a krajů. Chci vás ubezpečit, že v případě přijetí zákona o kompenzačním bonusu ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem chci vyjádřit svou velkou důvěru paní ministryni financí, že najde cestu, najde finance ve státním rozpočtu, např. ve vládní rozpočtové rezervě, jak již tady zaznělo, ale jsem samozřejmě daleka toho radit paní ministryni. Jistě lze najít ve státním rozpočtu zbytné výdaje, které mohou být přesunuty na výplatu kompenzačním bonusu. Také připomínám, že tato Sněmovna i za pomoci opozičních hlasů schválila navýšení schodku státního rozpočtu. A také věřím, že paní ministryně najde rychlý a efektivní způsob administrativního opatření, jak peníze co nejdříve vyplácet všem postiženým OSVČ a malým společnostem s ručením omezeným. Předem vám děkuji za podporu senátního návrhu zákona, pokud se takto rozhodnete, který pomůže obcím, krajům, městům, a tím potažmo i místním podnikatelům. Tyto peníze, které zůstanou v obcích a městech, pomohou rozproudit regionální politiku a ekonomiku a pomohou všem podnikatelům. Děkuji vám za pozornost.